Děkuji mnohokrát za slovo. Vážený pane předsedající, já jsem se domníval, že vystoupím jenom jednou, a nebojte já, i když vystoupím jenom jednou, tak jsem si opravdu znamenal všechny dotazy.

Kvorum pro usnášeníschopnost rady. Prosím vás, kvorum pro usnášeníschopnost rady byla jedna z velkých otázek právě při vypořádání připomínek vlády České republiky. Jedna ze stěžejních připomínek vlády České republiky směřovala k rozpočtové odpovědnosti toho návrhu, to znamená, pokud možno k minimalizaci veřejných funkcí odměňovaných podle zákona o platu, kdo znáte stanovisko vlády. Této připomínce, která byla jedna z dominantních připomínek vlády, se skupina navrhovatelů, kterou zastupuji, snažila vyhovět.

V okamžiku, kdy jsme vyhověli této připomínce, tak jsme se samozřejmě zamýšleli nad tím, zda máme měnit pravidla pro usnášeníschopnost. V původním návrhu, v samotném tisku 270/0, při pětičlenném původním návrhu rady Národní sportovní agentury bylo skutečně kvorum pro usnášeníschopnost nastaveno na tři členy a velmi jsme vážili to, zda máme kvorum nějakým způsobem posunout, posunout logicky pokud jsme chtěli zachovat logiku kolektivního řídícího orgánu, to šlo na dva. V okamžiku, kdyby se to posunulo na kvorum na jednoho člověka, tak to asi už není moc kolektivní orgán.

Ty pojistky jsou, prosím vás, velmi jednoduché a byly tady představeny již v prvním čtení.

Odvolání je ve sněmovním tisku 270 navrženo velmi pružně, musí být odůvodněno, ale může být učiněno kdykoliv a z jakýchkoliv důvodů. Jinými slovy, to řešení možná se zdá pragmatické, ale je zcela reálné a z reálného světa v případě nefunkčnosti rady, a přece radu děláme tak, aby na full time pracovala pro český sport tak, jak to potřebujeme já se k tomu pak ještě dostanu u otázek na stávající pozici, neobsazenou pozici místopředsedy tak tou největší pojistkou je možnost odvolání člena rady, teď odhlížím ještě od dalších důvodů pro odvolání nebo pro zánik funkce, takže tato pružná možnost odvolání byla na miskách vah, zda vyhovět dominantní připomínce vlády, což jsme chtěli, a té připomínce jsme vyhověli logicky vyhověním té dominantní připomínce vlády České republiky se musela řešit usnášeníschopnost.

Můžete si to srovnat opravdu v ostatních sektorových zákonech. K odměně.

Dosavadní a to není kritika, to jenom v konstatování faktu v těch dvou možných modelech dosavadní fungování NSA je postaveno na principu monokratického orgánu, to znamená, rozhoduje předseda Národní sportovní agentury, který dokonce ve své gesci nikoliv v gesci vlády České republiky, nikoliv v gesci komor Parlamentu má jmenování místopředsedů Národní sportovní agentury.

Takže s touto vážností, s těmito konkrétními číslovkami opravdu nedojde k navýšení platových v tomto případě ne mzdových, platových požadavků nebo platových nákladů na vedení Národních sportovní agentury. Jsme tlačeni časem, možná ještě více důležitými body, tak teď můžu efektivně udělat dva následující body.

Nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Druhá informace k tomu: návrh samozřejmě prošel validací, legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny. To je, prosím vás, druhá informace. A třetí informace, abych urychlil dnešní jednání ale pokud na tom samozřejmě bude kolega trvat, tak se s tím vypořádám, že mu nabízím odpověď na úplně všechny otázky v zásadě ihned po projednání tohoto bodu, jsme mezi druhým a třetím čtením, a byť mohl a měl právo využít účast na výboru tak, jak já třeba chodím na jiné výbory, než kterých jsem členem, tak mu nabízím, že hned po projednání tohoto bodu s ním proberu úplně všechny otázky, které tady položil protože myslím si, že otázky všech ostatních kolegů, omlouvám se, ty byly krátké ještě, ve faktické ještě doplnila otázku týkající se, jestli se nepletu, dozorčí komise a odvolání členů dozorčí komise...